Děkuji. To je faktická? Pane předsedo, buď je to faktická poznámka a budete třetí, anebo je to řádná přihláška a budete také třetí.

Ne, my ho volit nebudeme.

To jsou stále faktické.

Pan ministr Pelikán tady správně hovořil o Ústavě, že jsou tři pokusy.

Hnutí ANO má 78 poslanců, 122 je tady.

Prosím obracet se na kolegy mým prostřednictvím.

Já jenom jednu poznámku k tomu hypotetickému scénáři, kterým tady straší pan Kalousek. Ten scénář celý počítá s tím, že bude znovu panem prezidentem pan Zeman. A Piráti si rozhodně nepřejí, aby byl pan Zeman nadále prezidentem. A mrzí nás, že pan Kalousek tady teď dělá kampaň za zvolení prezidenta Zemana, protože kdyby ho nechal v klidu dosloužit, tak by na tom byl daleko hůř v té kampani, než když tady největší štváč proti panu Zemanovi je pan Kalousek s podporou 5,3 % občanů.

Moje faktická se vztahuje k vystoupení ministra spravedlnosti a jeho německému příkladu.

Něco takového česká parlamentní demokracie nezná. Ale v německém systému je to tak, že samozřejmě první volba spolkového kancléře je na návrh spolkového prezidenta, nicméně pokud neuspěje, tak druhá volba je na návrh Spolkového sněmu, a pokud kandidát navržený Spolkovým sněmem neuspěje, tak ve třetí volbě se volí už nikoliv absolutní většinou, ale za určitých okolností poměrnou, a pak teprve má spolkový prezident možnost toho kandidáta zvoleného menšinou nechat ve funkci nebo vyhlásit nové volby. Tak je to v Německu.

V Německu to tak, pane ministře, prostě není.

Takže pokud s tímhle rizikem reálně počítáme, a slyšeli jsme výroky pana prezidenta Zemana, tak nestrašíme, ale nutně musíme upozornit před riziky, která se spustí v okamžiku, kdy zvolíme předsedou Poslanecké sněmovny nominanta ANO. To tak prostě je a můžete tisíckrát zapírat, že to tak není, ale prostě to tak je. A samozřejmě, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Hájku, že to nemáme v rukou. Kdybychom to měli v rukou, tak předsedu Poslanecké sněmovny pana Vondráčka volí těch 78 poslanců, kteří chtějí vládnout, a nemůže ho volit těch 122, kteří tvrdí, že jsou opozicí.

To jsou ti, kteří pro ten časový úsek, kdy bude vládnout vláda bez důvěry a znovu zdůrazňuji, pan prezident si to umí představit třeba několik let , tak pro ten projekt to budou ti, po tu dobu to budou ti, kteří tento projekt podpořili. Takže to samozřejmě v rukou nemáme. Pan předseda Chvojka.

Je jasné, že pokud někdo bude jmenován v rámci prvního pokusu a ten neprojde a poté, jak veřejně deklaroval pan prezident Zeman, tak bude jmenován úplně stejný člověk v rámci druhého pokusu a ten také neprojde, tak by mě zajímala, kdybych neměl faktickou poznámku, pozice pana Vondráčka, jak by se zachoval.